A za druhé to referendum o vstupu do Evropské unie mělo nulové kvorum a rozhodovala prostá většina hlasů.

Občané České republiky nejsou hloupí. Pan poslanec Jiří Mihola se omlouvá z dnešního jednání od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Je zde faktická poznámka pana poslance Benešíka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Občané v referendu schválili systém, tak jak bude. To znamená, že současný stav je na základě tohoto referenda. Děkuji. Pokračujeme v obecné rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Feri. Připraví se paní poslankyně Valachová.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, byl jsem trpělivý, dočkal jsem se. Velmi děkuji panu předsedovi Michálkovi, že se snažil vysvětlit panu místopředsedovi Okamurovi smysl evropského veřejného žalobce.

To by měla být především naše ambice.

Ale doba je nestandardní. Není úplně běžné, že by tolik lidí demonstrovalo nebo vyslovovalo veřejně, ať už fyzicky, nebo na sociálních sítích, svůj názor, že státní zastupitelství, soustava státního zastupitelství by měla být nezávislá. A u té nezávislosti bych se rovněž rád zastavil.

A proto my ten pozměňovací návrh předložíme.

To nevíme. Co nám zbývá jiného, než na paní ministryni a ten návrh počkat. Ale skutečně měli bychom lpět na tom, abychom ty předlohy projednávali dohromady a našli nějaký vhodný kompromis.

Děkuji.

Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Pokusím se opět pouze proto, že jsem byl jmenován, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Feri, neporušit ani druhou ani třetí dohodu, a pokud možno co nejjednodušeji vysvětlit vám své stanovisko. Já jsem rád, že ti lidé tady investovali.

Je to legitimní debata. Děkuji.